Dámy a pánové, domnívám se, že mateřským školám bychom měli věnovat vyšší míru pozornosti, a v tomto směru využívám příležitosti projednání prodloužení nouzového stavu a obracím se s touto výzvou i prosbou směrem k panu ministrovi školství a ministrovi zdravotnictví. Zaregistrovala jsem, že oba avizovali, že se hodlají v nejbližší době věnovat nějakému podrobnějšímu plánu, jak k jednotlivým stupňům vzdělávání v těch následujících týdnech budou dále přistupovat. Co se týká mateřských škol, tak asi nejsem sama, kdo obdržel od učitelek a učitelů mateřských škol jakési varování. Někteří kolegové už na to upozorňovali. Já pokládám za důležité vypíchnout několik věcí, na které mateřské školy upozorňují. Ministerstvo po uzavření škol kromě mateřských a speciálních přestalo evidovat počty infikovaných pedagogů a dětí, jako kdyby mateřské školy nespadaly pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, nebo pracovní podmínky a zdravotní stav pracovníků na nejnižším stupni vzdělávání jednoduše nikoho nezajímal. Druhý bod. V praxi je velmi těžké až nemožné vyloučit z předškolní docházky dítě, které vykazuje mírné příznaky onemocnění bez teploty. Nelze se dobře opřít o zákon o ochraně veřejného zdraví, protože popírání rodičů jakýchkoliv zdravotních problémů dětí není výjimkou. Třetí bod.

Čtvrtý bod.

Za páté.